Já děkuji paní poslankyni. Bude jí odpovězeno písemně.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já tedy načtu interpelaci na nepřítomného pana ministra. Koncem května nastala v Praze 6 mimořádná událost.

Praha 6 byla mnohdy odkázána výhradně na výstupy z médií a sociálních sítí, hygiena dokonce nechtěla poskytnout základní informace, přičemž argumentovala koncem pracovní doby.

Je tedy třeba nevhodnou stávající situaci preventivně proaktivně řešit.

Žádám vás tedy, abyste vysvětlil, proč s Prahou 6 nekomunikujete, a zároveň, jak se k této věci stavíte. Předem děkuji za odpověď. Děkuji paní poslankyni. Přikročíme k další interpelaci. Prosím, pane poslanče. Vážení tři ministři vlády České republiky, kolegyně, kolegové, já začnu troškou historie.

Těch důvodů bych tady mohl jmenovat celou řadu, ale spíše se budu ptát, jaké jsou tedy představy Ministerstva dopravy a jestli to bude okamžité úsekové měření.

Jestli myslíte, že to skutečně přinese lepší bezpečnost a plynulost dopravy. Dále jsem se chtěl zeptat, kdo to bude platit. Kdo to bude administrovat? Jakým způsobem se budou vybírat pokuty? Jaké budou postihy? Jak to vlastně bude fungovat?

Děkuji, pane poslanče. Poprosím pana ministra o odpověď.

Není to pravda, co napsala. Ředitelství silnic a dálnic sice vydalo předběžné oznámení o zakázce na radary, na měření rychlosti na dálnici D1, nicméně tady došlo trošku k nepochopení, které jsme si vyjasnili.

To, co chceme a budeme měřit, je průběžné měření rychlosti ve zúžených úsecích, kde probíhá modernizace, tam, kde je buď osmdesátka, nebo stovka. Tam chceme nainstalovat přenosné mobilní radary na začátek a konec úseku jenom po dobu, kdy probíhá modernizace. Je to z důvodu bezpečnosti a z důvodu plynulé cesty, protože podle předběžných měření, která jsme na těchto místech dělali, jsme zjistili, že velké procento řidičů tam rychlost opravdu překračuje.

Ještě bych doplnil, že to bude platit ŘSD z prostředků, které poskytne Ministerstvo dopravy. Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane poslanče, o doplňující otázku. Ano, děkuji, pane předsedající.

Samozřejmě jezdím.

Děkuji panu poslanci Adamcovi. Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, já bych jenom chtěl konstatovat, že je mi líto, že mně pan poslanec nevěří, nicméně takový je záměr. Nemáme zájem vytvořit na dálnici v uvozovkách velkého bratra.

Přikročíme k 19. interpelaci. Pan poslanec Václav Votava bude interpelovat přítomného pana ministra Richarda Brabce ve věci CHKO Brdy. Děkuji za slovo.

To já vítám. Svého času jsem i prosazoval zrušení vojenského újezdu Brdy a právě zřízení chráněné krajinné oblasti na tomto území. Proslýchá se, že by to mohla být Příbram a technické zařízení by mohlo být v Jincích.